Náš návrh je jednoduchý: vrátit se ke čtyřem sazbám, čímž dosáhne příslušné progrese, čímž se dosáhne větší solidarity bohatších vrstev a uleví se těm nejnižším příjmovým kategoriím. Není to nic opravdu revolučního. Podobné nastavení tady bylo před rokem 2008. Pokud jde o tu korporátní daň, tam to jisté novum je, byť bylo i inspirováno praxí v některých zemích a znamená, že bychom kromě dosavadní 19procentní sazby přidali rádi vyšší sazbu na velké korporace, tedy nikoliv sektorová daň, kterou může někdo vnímat jako diskriminační, nebo jiné řešení, ale prostě pro všechny velké korporace. Opět jsem postřehl, že někteří se k tomuto návrhu přiklonili, že pochopili, že tyto naše návrhy nejsou úplně zmatené, a chtějí být nosičem podobné ideje ve volební kampani. Co bude ve volební kampani a po samotných volbách, uvidíme. Ale když už ten návrh tady leží, nevidím jediný důvod, proč bychom se o něm nepobavili, a zejména ti, kteří s tímto návrhem přicházejí, by snad mohli hlasovat pro to, aby tento bod byl předřazen. Ten návrh samozřejmě znamená i jistý dopad na rozpočtové inkaso. My jsme to počítali v realitě roku 2015.

Chápu, že je to podstatný zásah. Tehdy jsme to odhadovali kolem 30 miliard, a pokud by tyto propočty seděly, tak je to bilančně takřka neutrální. Takže logiku to má.

Čili logiku tento předklad má.

Děkuji za pozornost. Prosím paní poslankyni Chalánkovou a po ní pan poslanec Farský. Děkuji za slovo.

Jedná se o návrh poslankyň napříč politickým spektrem, který by měl řešit některé zákony v souvislosti s problematikou umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení. Tento návrh se zde již jednou objevil při projednávání občanského zákoníku jako pozměňovací návrh. Chtěla bych vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu, protože máme stanovisko, že tento návrh je s Ústavou konformní a není pravdou, že by dětem bral právo na soudní ochranu.

Žádala bych o zařazení tohoto bodu, sněmovního tisku 977, jako první bod zítra odpoledního programu anebo jako první bod po pevně zařazených bodech.

Ve skutečnosti řeší alespoň nějakým způsobem možnost uplatňování a využívání zkrácených úvazků vzhledem k tomu, že takovýto návrh nebyl doposud Ministerstvem práce a sociálních věcí v žádné podobě předložen. Prosila bych o zařazení tohoto bodu jako druhého bodu zítřejšího odpoledního programu, event. jako druhého bodu po pevně zařazených bodech. Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Farského a po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o zařazení bodu číslo 195 této schůze, sněmovní tisk 791, což je návrh Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní, který narovnává příjmy obcí, vrací je do podílu DPH, jak byl v předkrizovém období, a to na středu 1. března v 17 hodin.

Tento tisk leží ve Sněmovně od dubna loňského roku, tak věřím, že umožníte jeho zařazení a jeho projednání. Děkuji. Také děkuji.

Po řadě neúspěšných pokusů se na minulé schůzi podařilo návrh pevně zařadit na program schůze, ale vzhledem k předčasnému ukončení jednání se na projednávání tohoto bodu nakonec nedostalo.

Prosím o podporu a děkuji vám předem. Prosím pana poslance Ondráčka a po něm je přihlášen pan místopředseda Filip. Děkuji, pane předsedo.

A zeptal jsem se přímo pana premiéra, zda toto své prohlášení má projednáno s Ministerstvem financí, konkrétně s ministrem vnitra a zda to má pokryto finančně na druhou polovinu roku 2017. Pan premiér mi na to neodpověděl.